Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Ano, dobrá. Prosím nyní, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.